A5, v podstatě to samé v rámci kapitoly Ministerstva zdravotnictví. Souhlas. Pan ministr? Děkuji.

Kdo je proti návrhu?

Návrh byl přijat. Můžeme dál. Nesouhlas. Děkuji Pan ministr? Děkuji.

Kdo je proti návrhu?

Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. Moje stanovisko nesouhlas. Pan ministr?

Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. Nesouhlas. Pan ministr? Souhlas.

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. A9, což je zvýšení výdajů v nezávislých kapitolách ohledně platů, které nemohly být postiženy, když jsme schvalovali dříve tzv. nezávislé kapitoly. Souhlasné stanovisko. Pan ministr? Děkuji.

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Souhlas. Pan ministr? Děkuji.

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

Jak zpravodaj, tak pan předkladatel vyjádřili nesouhlas. Pan ministr také nesouhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh.

Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. A12, Ministerstvo kultury, památky, nesouhlas. Pan ministr? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. A13 částka na přípravu stavby Nejvyššího kontrolního úřadu. Souhlas. Děkuji.

Návrh byl přijat.

Nesouhlasné. Nesouhlasné stanovisko. Pan ministr? Děkuji. Kdo je proti návrhu?

Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

Nesouhlas. Děkuji.

Kdo je proti návrhu?

Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy z usnesení rozpočtového výboru a nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích, které byly načteny ve druhém čtení. B1 domnívám se, že je nehlasovatelný.

Dobře. Děkuji. S přednostním právem může vystoupit pan předseda Stanjura. Mám námitku.

Dobře, děkuji.

Děkuji. Vzhledem k tomu, že tady máme dva návrhy, zda tento pozměňující návrh je hlasovatelný, nebo není...